Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr zemědělství Marián Jurečka a zpravodaj garančního výboru, kterým je zemědělský výbor, poslanec Pavel Kováčik. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 687/3, který byl doručen dne 2. března 2016. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře? Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu a první do ní se hlásí pan zpravodaj. Paní a pánové, v této fázi v rozpravě si dovolím načíst legislativně technickou připomínku, tak jak po poradě s legislativou jsme se dohodli, že bude uplatněna.